Protože je zákon napsán obecně, mám důvodné pochybnosti, jak toto rozdělení bude fungovat v praxi a zda nebude docházet ke zneužívání institutu takto postavených záloh.

Jako argument pro zvýšení počtu záložáků se uvádějí průměrné mandatorní výdaje na jednoho vojáka.

Proto se ptám, co je to za srovnání?

Pro mě osobně je tato koncepce absolutně nepřijatelná. Nová úprava totiž přináší zvýšenou finanční motivaci pro příslušníky aktivních záloh, ale již se nemluví o výdajích na jejich výstroj a výzbroj. Otázkou je, zda v případě ohrožení země budeme schopni tyto záložáky vyzbrojit. Zároveň nejsou vyčísleny náklady na zvýšený počet úkonů vojenských správních úřadů. Přes všechny tyto výhrady však podporuji postoupení návrhu zákona do druhého čtení. Zároveň doporučuji, aby tento zákon byl projednán společně s novelou branného zákona. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče, a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu jako garančnímu výboru a já se táži, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. V tom případě dám o tomto návrhu hlasovat. Takže kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu jako garančnímu výboru? Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 240, přítomných poslankyň a poslanců je 152, pro návrh 132, proti 1. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, a tak se táži, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru. Není tomu tak.

Padlo?

Takže teď byste měl položit panu ministrovi otázku, jestli to akceptuje. Když pan ministr to akceptovat bude, tak můžeme hlasovat o devadesátce, protože jsem ji načítala.

Děkuji.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a lhůta na projednávání se prodloužila na 90 dnů. Končím projednávání tohoto bodu a nyní se s přednostním právem hlásí předseda Sklenák. Máte slovo, pane předsedo. Děkuji za slovo.

A pakliže s tím budete souhlasit, tak abychom všechny pevně zařazené body, které byly zařazeny po písemných interpelacích a nebyly projednány, abychom je pevně zařadili na večer po ústních interpelacích po dvou zařazených bodech pana ministra kultury 49 a 50. Takže by byly 49, 50 v 18 hodin, poté by pokračovalo naše jednání těmi body, které jsme nestihli projednat v tuto chvíli. Nejprve tedy dám... Já bych poprosila, abychom skutečně drželi to, co jsme tady řekli před chvílí, co navrhoval váš sociálně demokratický kolega. Mám to vnímat jako protinávrh, který dáváte? Dobře, pan poslanec Klučka. Pane místopředsedo, já chci jenom říct, že to není protinávrh. To je stávající rozhodnutí Poslanecké sněmovny: branné zákony dokončit. Tak jestli tam byla ta vsuvka toho, že tam byly dva pevně zařazené body ministra kultury, ano, tak o tom je třeba hlasovat. Já se obávám, že nemáte pravdu, protože tam po 18. hodině jsou pevně zařazené dva body, to znamená, mámeli přesouvat body, musíme je zařadit po těchto dvou bodech. To znamená, že...

Tak pro pořádek pouze uvedu, že v tento moment není otevřena rozprava a mohou vystupovat pouze lidé s přednostním právem. To znamená, zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, že nastala mimořádná situace, abychom upravili schválený program. Ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku, kdo je pro návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Ještě předseda Sklenák. My jsme tady o něčem hlasovali, ale jednací řád a doprovodná usnesení nám přesně předepisují, jakým způsobem musíme postupovat, pakliže chceme měnit program jindy, než je k tomu vymezený čas. Já jsem se snažil vyhovět panu ministrovi kultury, jeho časovým možnostem. Tak jak jsem to tady konzultoval napříč Sněmovnou, tak si myslím, že to je otázka spíše minut než desítek minut.